V takovém případě je na nástupištích velká koncentrace cestujících, kteří se proplétají mezi vlaky, a ty dané nástupní hrany nestačí.

Děkuji za případnou odpověď. Já vám děkuji, pane poslanče, a konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací. Já vám všem děkuji, přeji vám hezký zbytek dne.